O stanovisko samozřejmě také požádám ministra životního prostředí, který už spěchá na své místo u stolku zpravodajů.

Stanovisko garančního výboru nedoporučuje. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh.

Stanovisko garančního výboru nedoporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.